Dále navržené způsoby podpory těžbou postižených regionů. Také předmět několika pozměňovacích návrhů. Během projednávání návrhu ve Sněmovně a samozřejmě ve výborech jsem zaznamenal obavy některých kolegů, zda návrh zákona ochrání regiony postižené útlumem těžby uhlí před negativními ekonomickosociálními dopady.

A konečně návrhy, které se týkají Rady Modernizačního fondu, která tam byla původně navržena v určitém konkrétním složení, a zde jsem vzal na vědomí v diskuzi, která probíhala jak v hospodářském výboru, tak výboru pro životní prostředí, že není tady většinová vůle zřizovat poradní orgány vlády a ministrů přímo zákonem, a souhlasím tedy s pozměňovací návrhy pana poslance Schillera a totožným pozměňovacím návrhem pana poslance Třešňáka, což jsou návrhy číslo B3 resp. C3 o vypuštění Rady Modernizačního fondu ze zákona s tím, že pak je samozřejmě možnost tuto radu nebo jakýkoliv poradní orgán zřídit později mimo rámec zákona, například rozhodnutím vlády. Na závěr mi dovolte a jsem překvapen, k jakému došlo naopak uklidnění sněmovny, tak doufám, že to není proto, že většina z vás odešla na závěr mi dovolte zdůraznit, že tento zákon dokázal již v rámci dosavadního projednávání nalézt široký kompromis mezi ochranou životního prostředí, podporou průmyslu a dopady na státní rozpočet. A mohu vás ujistit, ale to vás určitě nepřekvapí, že vzhledem k tomu, že se jedná o možné rozdělení částky v budoucnu přesahující 100 miliard korun, tak ty zájmy byly různé a jsou samozřejmě různé, a přesto se s těmi hlavními hráči podařilo najít určitý, byť křehký, kompromis. Tato rovnováha, jak jsem řekl, je ovšem skutečně velmi křehká a pro výrazné změny v ní už nevidím velký prostor. Cením si toho kompromisu a chtěl bych vás požádat, aby bylo možno tento kompromis zachovat, a to je i vlastně moje motivace pro názor na některé pozměňovací návrhy.

Doufám, že dnes bude tento zákon schválen, protože je opravdu významně očekáván velkou částí především průmyslu.

Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové.

Vlastně tento pozměňovací návrh předkládáme i v zájmu vlády, aby měla nástroj, jak účinně naplnit jeden z cílů státní energetické koncepce. Tento pozměňovací návrh umožní zvýhodnit podporu právě regionů a lokalit nejvíce postižených těžbou a spalováním uhlí v rámci projektů čerpajících finance z Modernizačního fondu. Ačkoliv můžete namítnout, že emise, a obzvlášť oxid uhličitý, nezná hranice krajů, tak dopady těžby a spalování uhlí mají největší dopad právě v těch konkrétních regionech, a nelze se pak divit tomu souhrnnému označení strukturálně postižené, protože dopady dlouhodobé těžby se v těch regionech projevily nejen na životním prostředí, ale i na dalších sociálních a ekonomických problémech jejich obyvatel.

Děkuji za pozornost.

Já se omlouvám. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

A teď bych vás ráda požádala o podporu svých pozměňovacích návrhů, a to pozměňovacího návrhu, který bude v proceduře označen jako A1 a který se týká ponechání stropu u rozdělení výnosů z emisních povolenek na 12 miliardách ročně.